Kladu si v tomto smyslu např. otázky, proč tento dokument neobsahuje informace o nákladech na provoz jednotlivých organizačních složek České televize. Proč chybí náklady na výrobu jednotlivých typů pořadů, hodinové náklady na výrobu zpravodajství na České televizi, náklady na české filmy, které Česká televize koprodukuje, a další jiné podstatné náležitosti. Zajímalo by mě také, proč chybí odůvodnění, analýza toho, proč došlo k úbytku televizních poplatků za léta 2012 a 2013.

Jak je tedy možné, že se Česká televize podle zprávy extenzivně rozvíjí, a přitom počet koncesionářských poplatků se trvale snižuje. Bývalý radní České televize také veřejně uvádí, že tato organizace vyvedla mnoho peněz do spřátelených firem, které se dříve pohybovaly v komerčním prostředí, a pak teprve začaly získávat zakázky od České televize. Dokonce se prý řešila i firma, která pro Českou televizi zajišťovala osvětlení, a přitom tyto technologie televize má a nepotřebuje již nikoho dále najímat. A tak dále, a tak dále. Na závěr mi dovolte, vážené kolegyně a kolegové, abych zopakoval svůj původní návrh.

Všichni koncesionáři mají přece nesporné právo toto od veřejnoprávně pojaté instituce požadovat a od nás zase jako od vrcholného zastupitelského sboru požadovat provádění kontroly jejího hospodaření, neboť Česká televize je financována z 91 % z prostředků získaných od koncesionářů. A každý správný hospodář by si měl své vynakládané prostředky dobře ohlídat. Děkuji vám za pozornost.

Nebudeli tento návrh z tohoto sněmovního tisku přijat, je tím naplněn váš návrh, tzn. že nebude schválen. Tak to jen pro vysvětlení. Nyní prosím k mikrofonu paní poslankyni Hubáčkovou. Prosím, máte slovo. Vážená paní předsedající, kolegyně a kolegové, jakkoli jsem si vědoma nutnosti a potřebnosti existence médií veřejné služby, která mají nezastupitelnou úlohu v mediálním prostředí a jsou nejen jedním z nástrojů demokracie, ale i posledním z veřejných prostorů, které v této zemi jeden po druhém mizí, s politováním musím konstatovat, že budu hlasovat pro zamítnutí zprávy o hospodaření České televize za rok 2014.

Nebude náhodou tento fond vyčerpán v roce 2017? Fakticky nyní známe jen plat generálního ředitele, ale co ti ostatní, např. finanční ředitel? Ti všichni jsou placeni z peněz nás, poplatníků, jimiž je prakticky každý. Ti všichni podléhají jako příjemci veřejných prostředků informační povinnosti ze zákona o svobodném přístupu k informacím.

Stydím se za námi Ne, nepřikazuje.

Zajímají mě peníze, které stojí Českou televizi výroba politickosatirického pořadu 168 minut, kde kamarádi kamarádů bez uzardění a pod záštitou svobody slova dehonestují naši práci, práci vlády a práci prezidenta.